Ptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Děkuji za slovo.

V rámci prvého čtení byl návrh zákona obšírně diskutován a rovněž debata v rámci zemědělského výboru byla, myslím si, užitečná a ku prospěchu.

Toto jsme prošli, prodebatovali a myslím si, že to mělo svůj efekt.

Pozměňovací návrhy poslanců Kotta, Smetany a Bendla vyjadřují výsledek těch zmíněných diskusí, s těmito návrhy za Ministerstvo zemědělství souhlasím. Oba pozměňovací návrhy pana poslance Černého však svým obsahem překračují rámec zákona o významné tržní síle. Cílem těchto pozměňovacích návrhů pana poslance Černého je regulace cen zemědělských produktů a potravinářských výrobků včetně jejich cen konečným spotřebitelům. Zejména z těchto důvodů zaujímám nesouhlasné stanovisko. Pevně věřím, že ve třetím čtení dnes dojde ke schválení a dojde byť k pozdní, ale přece jen konečné transpozici evropské směrnice. A myslím si, že to povede ku prospěchu všech subjektů, které jsou v obchodním styku. Tolik v krátkosti a děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní otevírám rozpravu, do které máme dva přihlášené. A ještě načtu dvě omluvy. Z dnešního jednání se od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Radek Vondráček a taktéž z pracovních důvodů se do konce jednacího dne omlouvá pan ministr Zbyněk Stanjura. A nyní prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.